K vašim dalším otázkám se vyjádříme písemně. Děkuji. Dalším je poslanec Jan Zahradník, který stáhl svou interpelaci.

Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně. Dále je tady přihlášena v pořadí poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Jana Hamáčka.

Jejich cílem jsou daňové úniky. Případ je již policií prošetřován a škoda na daňových únicích se odhaduje na 3,5 milionu korun. Není to poprvé, co je tato strana spojena s machinacemi u financování politických stran a volební kampaní.

Patrně nelze prokázat, že tyto prostředky mají jít na financování politických aktivit. Co uděláte pro to, aby k němu nemohlo docházet jak v této konkrétní kauze, tak obecně? Děkuji předem za písemnou odpověď. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Prosím, máte slovo. To je skvělé, to jsem ráda, že mohu mít poslední interpelaci dnešního dne.

Současně tyto úřady velice trpí přetížeností svých pracovníků, tedy většinou pracovnic, trpí tím, že tam ne dobře funguje spisová služba. Chápu, že tady paní ministryně není, ovšem je to už poněkolikáté, co je nepřítomná, tak věřím, že písemná odpověď bude komplexní.

To znamená, že se vlastně ten spis musí vyžádat z archívu, a jestli je ta rodina přestěhovaná, takže se změní trvalý pobyt dítěte, tak už se nemůže se spisem manipulovat mimo úřad.

Vše se komplikuje, chybí kontinuita sociální práce s rodinou, takže jsou ty postupy OSPODu nepředvídatelné, jsou rozdíly ve výkladu podmínek pro založení spisu. Mě zajímá, zda ministerstvo plánuje třeba změnu.

Děkuji. Jelikož tady paní ministryně není přítomna, bude na vaši interpelaci odpovězeno písemně. Tímto konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetího čtení. Děkuji a přeji vám pěkný zbytek dne.